A to, že je zastropujeme v zákoně částkou 150 milionů, není moc.

A já jenom dám příklad třeba té důležitosti: Například v Austrálii, když se jedná o pobídkách v řádech miliard, tak mají třeba vládního zmocněnce pro filmové pobídky, který se třeba takovému jednotlivému projektu věnuje, protože oni vědí, že jim při přinese mnohonásobně více peněz.

Ale v tuto chvíli my samozřejmě tady tento právní rámec tímto trošičku bouráme a nemůžeme se domlouvat dál, když přijde více zajímavějších projektů, že bychom třeba ty pobídky navýšili, tak jak se to vždycky individuálně řešilo právě za minulé vlády. Možná že bychom se k tomu mohli vrátit.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Šla jsem se podívat na několik natáčení zahraničních produkcí. A to je investice, je potřeba se podívat na to, že to je investice.

Takže to je úplně špatně, ten návrh.

Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova pana navrhovatele nejdříve? Nevypadá to. Pana zpravodaje? Taktéž nikoliv.

Omlouvá se paní poslankyně Štefanová, a to z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů, a taktéž pan poslanec Petr Letocha, který se omlouvá mezi 12. a 19. hodinou, respektive do konce jednacího dne z důvodů pracovních. Nyní tedy prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasování k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Já vás přeruším, omlouvám se, ale za prvé poprosím o ztišení a za druhé jenom sdělím, že k tomu slouží závěrečné slovo. Takže poprosím opravdu přednést ty jednotlivé pozměňovací návrhy a proceduru hlasování.